A dneska ten stav a proto jsem zavřel většinu svých provozoven je takový, že lidé ve svátek nechtějí pracovat. Opravdu nechtějí.

A formulace, že ten člověk si přijde na lepší peníze, je opravdu zkreslená, protože ve všední den, pokud je svátek a zaměstnanec nejde do práce, tak dostane svátek normálně zaplacený.

Pokud to slovo má význam strávit dny trošku jinak, tak ztrácí význam chodit do práce. Svátek není přece svátek pro politickou, vyšší a úřednickou třídu. Svátek je svátkem všech. To znamená, že by prostě všichni měli mít stejný nárok na to trávit úplně stejně svátek. Tady někdo říkal, že konečně se budeme moci rozhodnout, jak budeme trávit svátek. Může se tak rozhodnout úředník, ale zrovna tak bychom mohli namítnout, že lidé nejsou schopni chodit ve všední den na úřady, tak zaveďme ve svátek úřední den, ať mohou lidé jít na úřady. Dejme úředníky na svá místa a lidi vám poděkují, že mohou ve svátek jít na úřady. Jsem zvědav, co na to úředníci a jiní budou říkat. Jednoznačně diskriminace všech, kteří musí do práce.

Nelze si zvolit, jak jsem říkal, chci, nebo nechci. Podmínky určují majitelé obchodních domů, určují je majitelé řetězců a často i konkurence, protože v okamžiku, kdy řeknete zavřu, pokud má konkurence otevřeno, tak tím pádem nahrávám té konkurenci, aby příště lidé šli rovnou k tomu, kdo má otevřeno. Pořád voláme po tom, jak se chceme někam přiblížit, vzhlížíme, pořád to slyším, podívejte se, jak to funguje jinde, a v tomhle případě se nám to nehodí. Nejvíce trpí obory čerstvých potravin, a to mi věřte, protože obory čerstvých potravin musí vstávat brzy ráno, aby vás odbavily. Musí být ale i pozdě večer, často jsou tam i přes noc. Přesto jdou ještě navíc ve svátek.

Prodavačky, prodavači, pekaři, cukráři, výrobci masa a jiní mají prostě smůlu.

A věřte tomu, že jsem byl první, který držel prvních deset let Štědrý den jako prodejní.

V dnešní době ekonomika vypadá asi následovně. Třicet procent. Já bych chtěl jenom ještě připomenout zrovna tak se tváří neděle.

Podporujeme tím majitele nadnárodních řetězců, dovozce a majitele nákupních center. Nepodporujeme naše malé a střední. Běžte se podívat dnes na vesnice a na malá města, jestli nějaký soukromý podnikatel má otevřeno. V některých malých městech do 3 tisíc obyvatel jsou opravdu jenom ti naši sousedé z ostatních států. Nechci přímo říkat, že to jsou jenom Vietnamci nebo Číňané, ale prostě ti ostatní. Nejsou to normální, běžní podnikatelé. Běžní podnikatelé mají ve svátek zavřeno. Zkuste si to projet a zjistíte, jaký je stav.

Jsou to většinou podnikatelé, kteří mají Makro kartu, ale jdou si tam ve svátek nakoupit svoje vlastní potřeby.

V dnešní době to dopadá tak, že v neděli často v restauracích pracují provozní, kteří nemají koho tam dát. Ve svátek jsou tam majitelé, protože nemají koho tam dát. A nemají možnost říci ne, nebudu mít otevřeno. Tam, kde to mají, tak hromadně zavírají.

To je asi všechno, co jsem vám chtěl říci.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Rozprava bude nyní pokračovat dál.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, kolega Bláha prostřednictvím pana předsedajícího mi tady trošku otevřel oči.

Naštěstí se nám podařilo vymyslet systém krátkého a dlouhého týdne, to znamená, že naši lidé chodí do práce jeden týden tři dny a druhý týden čtyři dny, takže fond pracovní doby se vyčerpává rovnoměrně, jak je to podle zákona.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Skopečka.